Na druhou stranu je zde podmínka, že v těchto státech je možno kdykoliv zadržet, zatknout, předvést osobu, která je hledaná v kterémkoliv zúčastněném státě, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného soudem.

Pokud je ovšem tato věc dotačním podvodem, tak pochopitelně švýcarské federace, ale ani Ukrajiny či Ruska se tato věc netýká.

Věřím, že snad se jednou dozvíme, jak to bylo doopravdy. Děkuji za pozornost.

Máte slovo.

Tak zatím jenom ty svoje. Masivní střet zájmů, který momentálně prošetřuje Evropská komise.

Děkuji. Nyní pan poslanec Bohuslav Svoboda. Požádám sněmovnu o větší míru klidu pro vystoupení. Děkuji za slovo, pane předsedající. Hezký dobrý večer, dámy a pánové.

Nejsem v politice tak dlouho, ale sedím v Poslanecké sněmovně druhé volební období, takže vím, že není žádný projev, který by o něčem přesvědčil druhou stranu. To všechno je zbytečné. Nikdo se nenechá přesvědčit. To, co tady zaznívalo, je opravdu ale velmi zajímavé.

Víte, ten život je zvláštní. Tady mohl bych jako vlastně takový otec a zároveň dědeček hovořit o dětech.